Podpora soukromých subjektů v živé kultuře Prosím, aby se slova za navrhovatele tohoto bodu ujal pan předseda Miroslav Kalousek, který by se, pokud bude souhlasit, stal i zpravodajem tohoto tisku. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Devátého června se otevřely restaurace, otevřely obchody a drtivá většina živnostníků mohla začít zase pomalu vydělávat.

Ale za to jim nikdo nic nedá. Oni jsou placeni až za ta představení, která nebyla. Oni mají jenom dvě možnosti. To není problém záchrany pracovních míst. To je problém záchrany té naprosto výjimečné kompetence. Jsou to kreativní inteligentní lidé, bez problémů si najdou zaměstnání mimo svůj obor.

To je problém jeden, tedy problém těch osob samostatně výdělečně činných v živé kultuře. Prosím teď, aby to nebylo vnímáno jako kritika za každou cenu.

Já to slovo nemám rád.

Tam všude poskytují služby jak subjekty, které patří státu, krajům nebo obcím, anebo jsou soukromé a poskytují stejně kvalitní služby. Ale my bychom neměli říct, že nás zajímají jenom některé a ty jiné ne.

Ale drtivá většina kulturních institucí a živnostníků se tam nevejde, protože oni si nenakupují služby, oni produkují program, náklady mají rozložené do celého roku a jejich problém je, že nemají ty příjmy, ne že mají proplacené faktury. Úplně stejně samozřejmě jsou na tom osoby samostatně výdělečně činné.

Ale v tuhle chvíli nevyhovuje. A já bych rád, abychom požádali příslušná ministerstva, aby ten program vyhovoval.